Je to daň, kterou způsobem, který již popsal předkladatel, vždycky obejdou velké korporace, vždycky obejdou spekulanti, přes onen známý mechanismus, že nemovitost bude součástí základního jmění akciové společnosti, uplyne časový test, který v tuto chvíli je pět let, a po pěti letech prodávám akcie, s nimi vlastně prodávám i tu nemovitost, ale neplatím žádnou daň z nabytí nemovitosti. Což je nástroj vhodný pro velké korporace a pro spekulanty. Nástroj zcela nevhodný pro mladé rodiny, které si chtějí pořídit bydlení, a pro tzv. drobný stav. Těch zhruba deset až jedenáct miliard, které nevytrhnou státní rozpočet, neplatí nikdo z těch velkých. A těm bychom měli ulehčit. Proto velmi prosím, abychom tento návrh podpořili.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Děkuji svému předřečníkovi, že uvedl spoustu bodů, kterými jsem chtěl začít já, takže díky tomu ten projev můžu zkrátit.

Nicméně co tady považujeme za problém, a za mnou už přišlo i několik občanů, kteří pracují ve společnostech, které zprostředkovávají nabytí prodeje nemovitostí, a je tady velký zájem i zahraničních spekulantů, řekněme toho menšího formátu, tzn. třeba lidi z bývalého Sovětského svazu, kteří si tady chtějí koupit jeden nebo dva byty, investovat tady peníze, a ti někteří ta eseróčka nepoužívají. My si myslíme, že v tento okamžik by bylo nezodpovědné úplně zrušit tu daň bez podrobnější diskuse toho, jak to dopadne na trh s nemovitostmi. Protože tím by se zvýšila, resp. je tady velká zahraniční poptávka a vzhledem k tomu, že ta zahraniční poptávka je funkcí toho, jaké jsou náklady, kolik vlastně stojí koupit si tady byt, tak když to bude o 4 % levnější, tak samozřejmě se sem ti drobní zahraniční spekulanti navalí ještě víc a ve výsledku se to potom negativně promítne právě do situace normálních obyčejných lidí, které jsme chtěli chránit. Takže my si myslíme, že by se to mělo prodiskutovat. Zejména třeba v hlavním městě Praze je situace velmi špatná, protože za poslední dva roky ceny šly extrémně nahoru jak pro bydlení, které si člověk kupuje, nový byt, tak pro nájemní bydlení, a měli bychom se zamyslet, jakým způsobem řešit otázku toho, že je tady obrovské množství nevyužitých prázdných domů, chátrajících, které kupují třeba zahraniční vlastníci i mimo Evropskou unii čistě za účelem, aby zde investovali prostředky.

Proto si myslíme, že předtím, než se přistoupí ke zrušení této daně, by se měla sejít nějaká pracovní skupina, kde bychom si ve spolupráci s Ministerstvem financí vyjasnili otázky, jak snížit ty motivace zahraničních spekulantů, aby se snížila jejich motivace, aby se snížila, řekněme, návratnost, což jde zařídit třeba tím, že se zvýší daně z nemovitostí nebo daně z nabytí nemovitosti dočasně pro osoby nabyvatele mimo Evropskou unii.

Čili chtěl bych kolegy z ODS jejichž záměr nebo myšlenku v zásadě podporujeme, ale myslíme si, že by bylo dobré tam některé věci dopracovat požádat, abychom ve spolupráci třeba s Ministerstvem financí se zamysleli nad těmi problémy, o kterých jsem tady mluvil, a teprve poté, co budou vyřešeny tyto otázky, předložili návrh zákona do Poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost. Dovolte mi, abych zareagoval prostřednictvím pana předsedajícího na pana předsedu Michálka. Vy tady argumentujete Prahou a spekulacemi, ale tenhle zákon se týká, to zrušení, celého území České republiky.

Tím, když se zruší ta 4 %, tak se tím pomůže všem těm běžným občanům ve středních Čechách, v ostatních krajích naší republiky, tak aby se jim snížily jednorázově náklady na pořízení vlastního bydlení o 4 %.

Děkuji.

A to se netýká zdaleka jenom České republiky.

Místní orgány se tomu velmi usilovně a zatím ne příliš úspěšně věnují, protože vědí, že to funguje jako pračka.

Z tohoto důvodu třeba bychom i my měli zaměřit pozornost na nemovitostní trh, který je tady dnes ve vlastnictví našich ruských přátel, protože to je nějakých nemovitostí.

Ale to je úplně jiný problém než daňový, to je problém pro služby a pro boj s praním špinavých peněz.

Já bych chtěl reagovat na vystoupení pana předsedy Michálka.

To se buď dohodneme, nebo nedohodneme. Chtěl bych ještě poukázat na jeden aspekt, výhodu pro naše občany a pro mladé rodiny. Zpřísňují se podmínky pro poskytování hypoték. Můžeme se přít o tom jak, ale reálně se zpřísňují. A můžeme říkat, jestli banky chtějí chtít deset, dvacet, třicet, čtyřicet procent naspořeného k tomu, co si chtějí půjčit, ale na daň z nabytí nemovitosti vám žádná banka nepůjčí.